Já bych si samozřejmě přál, aby ta vyjednávání byla vedena také co nejtransparentněji z hlediska veřejnosti. V této chvíli víme, že se zvolila taková metoda a postup, že obsah jednotlivých kapitol je zveřejňován na webu Evropské komise. Informování o výsledcích se bude dít vzhledem k tradici vyjednávání podobných smluv velmi nadstandardním způsobem, protože bude průběžně informováno o tom, jak se vyjednávání vyvíjejí.

Je to poměrně velmi nestandardní postup zvolený poprvé takovýmto způsobem, v historii nic obdobného neexistuje.

Je to možná i na úkor toho, že tady Evropa trochu svou pozici oslabila, protože vlastně takto někdy dopředu sděluje veřejně, jaká stanoviska bude hájit. Já mohu ujistit, že Česká republika se podepisuje právě pod to, aby vyjednávání podobné smlouvy nebylo v žádném případě spojeno s tím, že by evropská strana ustupovala v takových věcech, jako je ochrana životního prostředí, pracovních předpisů, ochrana spotřebitele, nastavení sociálního státu či hygienických předpisů.

To znamená, když jsem se bavil o těchto věcech s politiky, nebo když se o tom diskutuje na jednáních mezi ministry, tak tady platí jednotná pozice, že podobná vyjednávání v žádném případě nemohou vyústit v pokles úrovně norem ochrany veřejnosti v těch nejrůznějších oblastech, které jsem vyjmenoval, tady v Evropě. Ale nicméně tohle je obtížná cesta. To, aby ta dohoda skutečně splnila očekávání, bude poměrně velmi obtížný proces a domnívám se, že to, že ten proces bude daleko transparentnější, než to bylo v minulosti, je správná věc. A opakuji, souhlas, který existuje na úrovni české vlády s tím, že Komise může vyjednávat, to v této chvíli neznamená, že ještě víme, jaký bude výsledek a jak se budeme stavět k němu. Děkuji. Paní poslankyně nemá zájem položit doplňující otázku, proto poprosím další v pořadí, to je paní poslankyně Matušovská, která bude interpelovat pana ministra dopravy Ťoka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane ministře, ráda bych se zeptala na informaci, která minulý týden zazněla na kontrolním výboru, a to že stát se dostane k podkladům a technických detailům o fungování současného mýtného systému nejdříve po 31. prosinci 2016.

Protože nikde není řečeno, že pokud máme mýtné brány a software k dispozici, tak že ten systém nadále pojede, protože lidský faktor je tam velice důležitý. Konec citace. Proto se, pane ministře, ze zájmu jako zpravodajka kontrolního výboru ptám k této problematice, jestli mi můžete nyní říci, jak to tedy doopravdy je.

Prosím, máte slovo.

Na druhé straně musím připustit, že prohlášení představitelů firmy Kapsch je pravdivé do té míry, že nám předali všechnu dokumentaci, kterou mají sepsánu ve smlouvách a kterou nám měli předat. Nicméně je to dokumentace, jako by to byl návod k použití. Takže my přesně víme, že když zmáčkneme klávesnici jednu nebo další, co to udělá v tom systému, ale nerozumíme tomu systému a nejsme schopni ten systém konfigurovat. To znamená, mámeli tam jakoukoli změnu, tak musíme požádat Kapsch a udělat ty věci skrze něj. To znamená, my opravdu si nemůžeme dneska podle stávajících smluv vyzkoušet ten systém a udělat tam změny tak, abychom byli třeba schopni ho převzít a provozovat sami. My máme rovněž k dispozici zdrojové kódy k tomu systému.

V podstatě nemůžeme, protože denní fakturace je zhruba 30 milionů a ohrozit jenom hodinu se nám zdá nebezpečné. Takže já poté, co dostaneme první výsledky od skupiny, která se zabývá vlastně dalším osudem mýta, chci vstoupit do jednání s firmou Kapsch o tom, jestli by nám opravdu férovým způsobem nedali k dispozici dokumentaci a informace, které by nám pomohly v dalších krocích. Děkuji a táži se paní poslankyně. Nechce položit doplňující otázku, proto poprosím další v pořadí, tou je paní poslankyně Nováková, která bude interpelovat ministra školství pana Marcela Chládka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Tito studenti věřili slibu pana ministra, že když oni sami do toho vloží práci, vloží do toho peníze, bylo to přes 5 tisíc, že zbytek jim ministerstvo doplatí a oni se budou moci zúčastnit toho projektu Centra talentované mládeže.

A teď vlastně ty děti dostaly odpověď od dospělých, od ministra, že slovo neplatí. Já možná chápu, že to nebylo úplně z vaší vůle, ale pane ministře, tady si myslím, že je důležitější, abyste jaksi nezradil slovo, které jste dal těm studentům, než to, že se něco nelíbí některému z vašich náměstků. Je nemírně důležité, abychom pečovali o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale stejně tak důležité je, aby pedagogové měli dobré metodické materiály k tomu, aby vyhledávali nadané žáky. Protože jsem to zatím nenašla v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v nabídce, chtěla bych se zeptat, jestli o něčem takovém uvažujete.